Děkuji za slovo, pane předsedající. A kdo ty velké řetězce podporuje? Vláda.

Všichni nám naše finance závidí. I veřejné finance.

Vojáci a tak dále.

Takže Česká republika funguje skvěle, máme samé dobré výsledky. Že důchodci dostali tolik k důchodu tento rok, jako pravice jim dala za šest let. A příští rok znovu. A že jsme navýšili platy. A že navyšujeme výdaje armády. A že navyšujeme výdaje na vědu a výzkum. A že máme projekt Česká republika, země pro budoucnost. Samé pozitivní věci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci interpelace kvůli plánovanému zpoplatnění komunikací první třídy. Dle plánů Ministerstva dopravy má dojít od Nového roku ke zpoplatnění 900 kilometrů těchto komunikací v České republice pro kamionovou dopravu. A tady je ten kámen úrazu.

Mně to totiž, a nejsem sám, přijde naprosto nelogické.

To samozřejmě způsobí přesun nákladní dopravy na komunikaci 1/22, která ale často vede středem obcí a která na navýšení provozu, hlavně kamionů, není vůbec připravena. Dojde tedy k razantnímu snížení kvality životního prostředí a snížení bezpečnosti v těchto obcích.

A mám na vás tři dotazy.

Děkuji za odpověď.

Prosím, pane premiére. Děkuji za slovo.

A my v rámci koalice jsme vedli debatu o tom, kde naši partneři navrhovali zpoplatnit tři tisíce kilometrů. My jsme to nechtěli a nakonec byl přijat kompromis 900 kilometrů s tím, že to bylo součástí soutěže na mýto.

Děkuji.

Děkuji.

Takže pan ministr to má za úkol.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Druhá věc ještě.